Každý si to pro sebe řekněte! Ano, sport je potřeba. Chci, aby sportovaly a aby se snažily přibližovat takovým vzorům, jako je prostřednictvím pana předsedajícího pan poslanec .

Pokud na to budou mít nadání, na některou z těch aktivit, chci, aby v ní byly co nejlepší. A chceme, aby se tomu takhle mohli věnovat občané naší republiky. A opravdu je to tak významné pro budoucnost našeho národa? Pokud ano, pak jsme se shodli a budeme hlasovat pro.

Vyvolal dvě faktické poznámky.

Jestli je to málo, nebo hodně, si myslím, je diskutabilní. Nicméně musím říct jednu věc, kterou znám ze světa. Jak věda, tak sport, tak kultura je v této zemi zcela nedostatečně podporována ze soukromých prostředků. Ale jak to změníme, to skutečně nevím. Je to skutečně o tom, aby si to uvědomili ti, kteří ty prostředky mají, aby je nevyváděli, aby je nechávali tady v rámci společenské odpovědnosti. A já si myslím, že jestli kultura nemá svoji agenturu, tak stojíme před otázkou, proč ji nikdo za těch třicet let taky nevytvořil. Udělejme to takto a definujme samostatné rozpočty pro tyto oblasti a hlavně najděme cestu, jak do nich dát prostředky, které nejsou veřejné, ale jsou soukromé. V našem případě to skutečně selhává. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Vážím si té vaší důvěry k mé osobě.

A oni už dneska rozdělují 7 miliard a v tom je ten problém, že oni nemají čas ani vypracovávat jakékoliv analýzy.

Právě proto mluvíme o potřebě navýšit počet zaměstnanců.

Potom financování může být lepší.

Úspora ve zdravotnictví. Výzkum se týká také sportu. Efektivita, spolupráce s městy a kraji, na to potřebujete lidi, kteří to budou dělat, a to se dnes neděje a můžete se zeptat kohokoliv ve sportovním prostředí.

Máte naprostou pravdu, sport vede ke snížení řady chorob, prevenci a tak dále, ve zdravém těle zdravý duch a nejen to. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Děkuji vám.

Mám ještě dvě faktické poznámky.

Děkuji za slovo.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte mi krátce reagovat na pana kolegu Válka.

Je to vyloženě podpora mládeže, kam ji směřujeme, proto jsme dělali tehdy tu osmičku. A kdo byl proti tomu v posledním období?